Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová a zpravodajka garančního výboru, tím byl výbor pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu, paní poslankyně Nina Nováková. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 407/3. Nyní se táži paní navrhovatelky, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak, tudíž otevírám rozpravu, do které eviduji dvě přihlášky, pana poslance Zahradníka a paní poslankyně Berdychové. Prosím k mikrofonu pana poslance Zahradníka. Prosím, máte slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážená paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem se přihlásil k tomuto návrhu proto, abych podpořil a požádal vás o podporu mého pozměňovacího návrhu, který jsem předložil ve druhém čtení. Tento návrh se netýká podstaty, s kterou navrhovatel přichází do Sněmovny. S podstatou této novely.

To se dotklo samozřejmě celé řady učitelů, možná lépe řečeno učitelek, které si začaly doplňovat své vzdělání, začaly studovat, směřujíce k získání magisterského titulu. Mnohé z nich k tomu využily nabídku jedné soukromé vysoké školy, zaplatily těžké peníze a nyní jsou uváděny do poměrně značných problémů tím, že ta škola ztrácí akreditaci. Můj návrh se ale netýká této věci. Chtěl bych se znovu přimluvit za to, aby vychovatelé, lépe řečeno vychovatelky v dětských domovech nemusely mít povinně vysokoškolské vzdělání. Jsou to takové dětské domovy, kde jsou děti, které nemají rodiče. Jsou to děti, které nemají výchovné a vzdělávací problémy.

Zde tedy vychovatelky, u kterých bychom předpokládali, že jejich hlavní kvalifikací bude, aby své svěřence měly rády, tak od nich jsme vyžadovali, aby měly také vysokoškolské vzdělání. Prosím vás tedy, abyste zvážili a tomuto návrhu poskytli při hlasování vaši podporu. Děkuji. Děkuji a prosím k mikrofonu paní poslankyni Semelovou s faktickou poznámkou.

Dobré dopoledne, vážené kolegyně, kolegové. My samozřejmě zákon o pedagogických pracovnících podporujeme, opakovaně jsme k tomu vystupovali. Myslím si, že podmínky pedagogickým pracovníkům je třeba zkvalitnit tak, aby měli jistotu zaměstnání ne na pouhých deset měsíců. Podle mého názoru, a navštívila jsem řadu dětských domovů, problémy, s nimiž se tam vychovatelé setkávají u těchto dětí, které prošly nejrůznějšími problémy, nejrůznějšími vážnými situacemi a zanechalo to na nich mnohdy značné následky a potýkají se s mnoha, mnoha potížemi, poruchami a psychickým strádáním, tak tady považujeme za nutné, aby vychovatelé byli připraveni na to zvládat tyto záležitosti. Proto není možné, abychom jim snižovali vzdělávání, aby vychovatelé neměli např. speciální vzdělávání právě na tuto oblast.